Dobrý den, vážené dámy a pánové, vážený pane předsedo, vážení členové vlády. Jde o problematiku práv a povinností fyzických a právnických osob souvisejících s držením, nakládáním, skladováním, zabezpečováním, obchodování, evidencí látek, které by mohly být použity jako biologické či jinak podobné zbraně. Cílem novely je aktualizovat současné znění zákona. Aktualizace zákona je založena na zkušenostech získaných s jeho praktickou aplikací při výkonu kontroly a na postupu mezinárodních jednání probíhajících na základě Úmluvy o zákazu biologických zbraní a na požadavcích kladených na zabezpečení chemických, biologických, radiologických a nukleárních látek a materiálů. Navrhované znění zákona jasněji vymezuje pojmový aparát a zvyšuje formulační a legislativní úroveň řady ustanovení zákona. Současně s sebou přináší snížení administrativní zátěže všech dotčených subjektů.

Novela rovněž reaguje na poslední vývoj v oblasti správního trestání, kdy novelizuje předmětná ustanovení... Pane zpravodaji, já se omlouvám.

Prosím, pokračujte. Novela rovněž reaguje na poslední vývoj v oblasti správního trestání, kdy novelizuje předmětná ustanovení v souladu se zněním zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Navrhovaná právní úprava tedy bere v úvahu mezinárodní vývoj, k němuž došlo v posledních letech v oblasti zákazu biologických zbraní. Ponechání stávajícího znění představuje zachování prostoru pro rozdílné interpretace mnoha ustanovení a z toho vyplývající odlišné přístupy k plnění povinností vyplývajících ze zákona. Zákon se týká velmi úzkého okruhu subjektů, ať státních, nebo privátních. Orgánem dohledu je Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Evidenci subjektů na tomto trhu se pohybujících vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu. Oblast, které se zákon dotýká, je mezioborová. Týká se zdravotnictví. Například Státní zdravotní ústav uchovává sbírku kmenů virů a bakterií apod. Týká se laboratoří pro krmivářský průmysl a jeho dohled apod. Subjekty, kterých se bude nová norma dotýkat, jsou s jejím projednáváním srozuměny.

Organizační výbor doporučil projednání v hospodářském výboru a jako zpravodaje určil poslance Kudelu. Garančním a jediným výborem k projednání byl určen hospodářský výbor.

zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah návrhu zákona; pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu v hospodářském výboru; pověřil předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny. Zároveň se chci omluvit a poděkovat panu poslanci Pilnému, že předložil zpravodajskou zprávu při prvním čtení na půdě Poslanecké sněmovny. Já vám děkuji, pane zpravodaji. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu. Není tomu tak. Ptám se, zda má někdo zájem. Nikoho nevidím. Znova se táži na zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Tím pádem konstatuji, že jsme vyčerpali tento bod. Já končím druhé čtení tohoto návrhu a všem vám děkuji. Zbývají nám k jednání čtyři minuty.